Nyní budeme hlasovat protinávrh pana poslance Vondráčka na dvakrát 20 minut. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Jenom se ptám, zda je chcete využít?

Paní poslankyně, prosím. Děkuji, vážená paní předsedající. Já se neslyším, paní předsedající. Kolegové, kolegyně, prosím o ztišení. Budu čekat tak dlouho, dokud v sále nebude ticho... Děkuji, můžete pokračovat. Děkuji. Tady to sice už několikrát zaznělo, ale v podrobné rozpravě skutečně nemůžeme ve druhém čtení diskutovat.

Od čeho je parlamentní demokracie? Takhle si někdo představuje demokracii? Promiňte, dámy a pánové, já fakt ne. Děkuji za dodržení času. Mám tady faktické poznámky. Omlouvám se, nemohu dát přednost. Tak nyní paní poslankyně Peštová, připraví se pan poslanec Vondráček, pan poslanec Michálek, pan poslanec Nacher a paní předsedkyně Schillerová. Paní poslankyně prosím, vaše dvě minuty.

Kolegyně, kolegové, prosím o ztišení, a pokud máte cokoli důležitého, prosím, abyste opustili jednací sál. Děkuji za slovo.

V každém případě moje předřečnice řekla jednu krásnou větu. Prostě pan poslanec Michálek, prostřednictvím paní předsedající, načetl pozměňovací návrh, který je přílepkem, a on to moc dobře ví, a je mu úplně jedno, jaký zákon tady bude. Úplně jedno.

To není normální. Opravdu to není normální.

Nechápu, proč to děláte, ale říkám, pokud projdete nějakým speciálním vyšetřením, prostřednictvím paní předsedající, možná se to dozvíme.

Děkuji a nyní je na řadě pan poslanec Vondráček. Pane poslanče, prosím. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Ale podstatné zůstává to hlasování v pátek v jedenáct. Jak jsem říkal, je to přílepek, je to přílepek nedomyšlený, z našeho pohledu protiústavní, a do této chvíle jsme v podstatě o něm neměli šanci debatovat vůbec a vy ho chcete v pátek hlasovat. Je to něco jsem tady deset let co se nestalo. Nestalo se, aby se o přílepku tímto způsobem nejednalo. Protože jestli je něco zdrojem legitimity jakékoli legislativy, jakéhokoli právního předpisu, tak je to právě parlamentní debata. A pokolikáté už to tady zmiňuji! Vždycky to skončí na tom samém: čteme stejné ústavní nálezy, a je vám to stejně všechno jedno.